11.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nově tedy bude možné zavést poplatek jakoukoli obcí bez vazby na přítomnost lázní nebo na zvýšený turistický ruch.

Přitom platí, že konkrétní výši poplatku do této maximální hranice vždy určí jednotlivá obec v obecně závazné vyhlášce.

Dále se zavádí protizneužívací klauzule u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného.

Já také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Roman Onderka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Hned v úvodu bych chtěl poděkovat kolegovi Volnému, že mě zastoupil na tomto projednávání. Po rozpravě v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu rozpočtový výbor